Tehdy jsme vyhráli, vítězství našeho hnutí však ohrozily dlouho fungující penězovody v krajích.

Po volbách někteří kolegové znejistěli, že by podobný scénář mohl také proběhnout za rok po parlamentních volbách, a proto bylo nutné hnutí ANO a hlavně jeho předsedu nějak pošpinit. A ouvej, u našich koaličních partnerů začalo být na začátku roku, když průzkumy veřejného mínění ukazovaly možnou prohru, úzko a začaly se dít věci.

To byl tehdy, mám pocit, leden, únor.

Už tehdy bylo vidět, že se nám tu ve Sněmovně tvoří koalice tradičních politických stran a superefektivní spojení pana premiéra Sobotky a pana Kalouska. No ale lex Babiš nevyšel, tak jak bylo plánováno.

A útoky pokračovaly.

Proč jednal podle zákona.

Navíc poslanci zaútočili na daňovou správu, že prý nekoná, zase, tradičně bez konkrétních důkazů.